Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam Petr rodinné důvody, pan poslanec Vojtěch Adam zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová osobní důvody, pan poslanec Antonín zdravotní důvody, pan poslanec Brázdil pracovní důvody, pan poslanec Gabal bez udání důvodu, pan poslanec Holeček osobní důvody, pan poslanec Holík osobní důvody, pan poslanec Horáček osobní důvody, paní poslankyně Hubáčková rodinné důvody, paní poslankyně Chalánková zdravotní důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, pan poslanec Janulík osobní důvody, pan poslanec Kalousek osobní důvody, pan poslanec Kasal do 12.30 hodin pracovní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Kostřica pracovní důvody, paní poslankyně Matušovská zdravotní důvody, pan poslanec Nekl zdravotní důvody, pan poslanec Ondráček osobní důvody, pan poslanec Pilný pracovní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Stupčuk rodinné důvody, paní poslankyně Váhalová osobní důvody, pan poslanec Vilímec pracovní důvody, pan poslanec Vozka zdravotní důvody, pan poslanec Zavadil osobní důvody, paní poslankyně Zelienková rodinné důvody, pan poslanec Zemánek zdravotní důvody, pan poslanec Novotný se omlouvá z pracovních důvodů.

Děkuji.